Vážený pane ministře, dámy a pánové, dovolte mi jenom krátce v rámci třetího čtení okomentovat některé pozměňovací návrhy, které jsou před vámi a které by zasloužily vaši pozornost.

Zpoplatňovat je se zdůvodněním, že se nemá zavádět další okruh výjimek, tuto specifickou skupinu, která určitě není ta, která zatěžuje tyto komunikace, považuji za chybné a myslím si, že by stálo za to právě tady ten technický rozvoj historických vozidel trošku podpořit i tady touto formou.

Dobře.

Ale obecně v tom principu to považuju za nespravedlnost.

Proto se přikláním k tomu, abychom podpořili pozměňovací návrhy jdoucí v duchu zrovnoprávnění té ekologické dopravy na komunikacích.

Dalším vystupujícím je pan poslanec Jan Skopeček.

Děkuji pěkně za slovo. Dobré dopoledne. Já budu krátký.

Ten argument je stále stejný.

Co se týče případného výpadku, tak když se podíváme na objem prostředků, se kterým hospodaří Státní fond dopravní infrastruktury, kam peníze za prodej dálničních známek směřují, tak objem... Já opět upozorním sněmovnu, že je potřeba vést debaty, které se netýkají předmětu jednání, mimo jednací sál! A každý, kdo se chce přihlásit ke konkrétnímu bodu programu, může samozřejmě dostat slovo v pořadí, jak byl přihlášen. Ale respektujme jeden druhého. Děkuji pěkně. Čili objem prostředků, které plynou z dálničních známek do Státního fondu dopravní infrastruktury, je pouze dílčí, menší částí prostředků, se kterými tento fond hospodaří. Koneckonců stát tam posílá dotaci.

Děkuji za pozornost.

Směřoval ke zjednodušení a zrychlení výstavby elektronických sítí nové generace. Nicméně je možné teď nachystat komplexní pozměňovací návrh, ucelenější, k jinému zákonu a rád bych se vydal touto cestou. Takže si dovolím navrhnout stažení tohoto pozměňovacího návrhu.

Dobré dopoledne, vážení kolegové.

Takže velmi děkuji.